A třetí věc.

Děkuji, nechci. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Koubkovi. Jsem rád, že jste tady přednesli tyto námitky, a docela rád na ně odpovím.

Já jsem se tomu věnoval poměrně podrobně.

Dnes mám jiný příběh. Ale mně píše jedna paní: Ale já je považuji za trest pro místní.

Já ten zákon považuji v současné chvíli za nemravný. Tady jde o to, že pražská městská policie, a já tady potvrzuju Bronislavu Schwarzovi, že se nejedná o nic jiného než o pražskou policii. Tento problém je opravdu do určité míry regionální. A dokonce bych v tento moment i řekl, že se ani nejedná o gesci Ministerstva dopravy, ale spíš Ministerstva vnitra, protože se tady teď dohadujeme nad pravomocemi městských policií.

To ten zákon teď říká. Já jsem se to fakt pokusil jenom napravit.

A to nepřeháním.

A pokud je nějaké neoprávněně obsazeno, musí být okamžitě uvolněno, jak se to děje dnes.

V minulém období se usnadnilo vymáhání pokut. Byl jsem iniciátorem řešení takzvané osoby blízké, přesto jsem pro výsledný zákon nehlasoval. To se nedalo. Právníci Ministerstva dopravy z jednoduchého holandského modelu vytvořili model český, který nepovažuji za spravedlivý. Přesto na něj dnes upozorňuji.

Odtahy vozidel z pražských ulic je velký byznys, paní kolegyně. Velký byznys! Jestli tady lobbujete za tento byznys, tak se nedivím.

K tomu bodovému systému.

Dopravní přestupek je víc jak trestný čin? No protože to je doba, kdy jiný právní předpis, tentokrát správní řád, neumožňuje ani přezkum, a dokonce ani obnovu řízení.

A soudy pochopitelně vyhrávají.

Opravdu je to pravda. To není amnestie.

Každé rozhodnutí je přezkoumatelné soudem už dnes. Já jsem tam vůbec nic nezměnil. Jediné, co chci, je, aby se pozastavila lhůta. A řeknu vám proč. I to vybodování je totiž přezkoumatelné soudem a je zcela běžné, že do rozhodnutí soudu se čeká v ostatních případech na rozhodnutí soudu. Je to zcela běžné, pokud se jedná o zákaz činnosti.